Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Paní kolegyně Není tomu tak. Můžeme pokračovat v hlasování. Stanoviska?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Tím jsme vyčerpali všechny pozměňovací návrhy, je tomu tak, a můžeme tedy hlasovat o návrhu zákona jako celku.